Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane ministře, za vysvětlení. Považuji to za poměrně závažnou informaci a myslím si, že by bylo dobré se touto problematikou zabývat na podvýboru pro veřejnou správu. Děkuji. Budete reagovat, pane ministře? Prosím.

Znovu říkám, je to gesce Ministerstva dopravy.

Já vám děkuji.

V tom případě budeme pokračovat dál. Mám zde tři interpelace pana poslance Petra Bendla.

Já tady uvedu.

Týká se to plavidel podléhajících evidenci, to znamená plavidel o celkové hmotnosti přesahující tisíc kilogramů včetně povoleného zatížení nebo plavidel s motorem o výkonu větším než 4 kilowatty nebo plavidel s celkovou plochou plachet přesahujících 12 metrů čtverečních. Chci říct, že do 15. dubna se dalo jednu noc zakotvit všude, kde to nebylo výslovně zakázáno.

Děkuji vám a požádám pana ministra o odpověď.

Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nová formulace ustanovení omezující stání v nočních hodinách oproti původní právní úpravě byla zvolena z důvodu nemožnosti objektivně prokázat, zda plavidlo na určitém místě stojí déle než 24 hodin. Nyní je umožněno stání evidovaných plavidel na vodních cestách za podmínky, že na nich jsou vymezena a vyznačena místa pro dlouhodobé stání plavidel.

Tato místa jsou vyznačena zejména na části vltavské vodní cesty, které se právní úprava týká. V současnosti státní podnik Povodí Vltavy vyznačuje další tato místa tak, aby vzdálenost jednotlivých takto vymezených míst byla maximálně asi osm kilometrů. Na ostatních vodních cestách, kterých se právní úprava vyhlášky týká, kde tato místa vyznačena nejsou, je stání možné bez omezení.

Místa pro dlouhodobé stání plavidel jsou již v současné době zveřejněna také na webu Státní plavební správy. V průběhu června by měla být vyznačena další místa. Označení míst k stání bylo nejednotné a podmínky se lišily. Nová právní úprava zavádí jednotná pravidla týkající se provozu různých typů míst pro stání plavidel na vodních cestách, stejně jako je tomu v ostatních druzích dopravy.

Aktuální znění § 2 odst. 5 vyhlášky omezuje stání na stanovených vodních cestách obecně pro všechna evidovaná plavidla. Nová právní úprava již tedy plavidla podléhající evidenci nerozlišuje a zavádí naopak rovnější přístup ke všem plavidlům podléhajícím evidenci, aniž by rozlišovala malá a ostatní plavidla.

Ale protože tady mám málo času, tak jenom avizuji, že vás budu interpelovat písemně v této záležitosti, protože si myslím, že to je obrovská cesta zpátky, že vyhrála byrokracie, že vyhrál úředník, který si zjednodušil cestu, a že to je špatně.

To jsou prostě nesmysly, kde si úředník to velmi zjednodušil, a já vás moc prosím, protože vás na tom jinak budu týrat, abyste tohle to přehodnotili. Vážený pane předsedající, poslankyně, poslanci, já mám těchto dotazů nebo těchto připomínek samozřejmě dost.

Já bych navrhoval, pojďme se na to sejít, protože je to záležitost, která mě samozřejmě zajímá. Já bych rád, pokud nemůžeme dostatečně využívat vodních cest i pro nákladní dopravu, rozvíjel především rekreační a dopravu cestujících. Takže pojďme hledat nějaké řešení.